Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, bez jakýchkoli emocí a ve vší vážnosti.

To přece není normální. Vy jste řekl, nevím, jak to chápu, že ta slova byla nevhodná. Jakým způsobem byla ta slova nevhodná? Že Babiš měl pravdu, ale neměl to říkat nahlas? Nebo jak jste to myslel, že byla nevhodná? Co to znamená? A už vůbec nevíme, co s tím budete dělat vy jako předseda vlády ČR. A ono tedy, aby se to řeklo celé, on to není monolog pana ministra Babiše vůči panu ministru Němečkovi.

A pan ministr Babiš, člen vaší vlády, říká o panu ministru Němečkovi, členu vaší vlády, že si nakradl z veřejného zdravotního pojištění. To já jsem si nevymyslel, bohužel, tohle o sobě říkají členové vaší vlády. Dokonce jsem si všiml, že to někdy, a přeji mu hodně štěstí a všechno nejlepší, že to bylo oblíbeným sportem jednoho z vašich favoritů, pana ministra a poslance Ratha, když tady vystupoval jako opoziční poslanec a teď ukazoval na jednotlivé vládní ministry a říkal, ten krade, ten krade, ten krade.

Ale nikdy jsem nezažil, zažívám to dnes poprvé, a proto volám k pořádku vás jako předsedu vlády, aby jeden člen vaší vlády obviňoval veřejně toho druhého, že krade ze státních hmotných rezerv, A druhý člen té vlády, ten, co údajně krade ze státních hmotných rezerv, obviňoval toho, kdo ho obviňuje, že on zase na oplátku krade z veřejného zdravotního pojištění. Poslaneckou sněmovnu nezbytně bude zajímat, pane premiére, nejenom zda ta slova byla nevhodná, to chápu, že vám se jako vhodná zdá. protože komu tedy máme věřit? Já jsem si zvykl za ta léta nevěřit českým novinářům.

Ale to mám tedy nevěřit vašim ministrům? Vaší vládě, tedy jejím ministrům vyjádřila Poslanecká sněmovna důvěru. Jsou dvě možnosti. Buď to udělala neuváženě, protože teď vy sám jim budete říkat: nevěřte jim, on když Babiš o Němečkovi říká, že krade, a Němeček říká o Babišovi, že krade, tak nemají pravdu. To je jedna možnost, kterou můžete říct. Anebo vaši ministři mluví pravdu, Němeček, když říká, že Babiš krade, tak má pravdu, Babiš když říká, že Němeček krade, tak má také pravdu. Ale proč bychom proboha měli důvěřovat vládě, jejíž ministři kradou? Pane premiére, já vás velmi prosím, abyste nám řekl, jaká z těchto variant platí, protože žádnou další nevidím.

Dámy a pánové, nejsem dlouhá léta v politice, jsem spíš dlouhé léto v politice, ale z odpovědi pana předsedy vlády mám dojem, že ne úplně dobře pochopil, o co se tu jedná. Tak já to řeknu velmi jednoduše a srozumitelně.

A máme tu jenom dvě možnosti. Buďto je to pravda, a pak to znamená, že musí okamžitě odejít ministr zdravotnictví, ale pak se také ptám na politickou odpovědnost pana premiéra, který tohoto člověka jmenoval do této funkce, ponechává ho tam a ještě navíc je to člen jeho politické strany. Anebo ta obvinění jsou nesmyslná, a pak musí odstoupit první místopředseda vlády a ministr financí, protože lhal a obvinil neoprávněně jiného člena vlády. Žádná jiná možnost neexistuje, pane premiére, a takhle jednoduché to je. my se nemůžeme spokojit s tím, že nám řeknete: no to je nějaké nevhodné vyjádření, sejde se koaliční rada, něco si o tom řekneme a vy tady zdržujete schůzi. Toto je mimořádně vážná věc, která si žádá nejenom vysvětlení, ale i konsekventní kroky od předsedy vlády, které musejí následovat. Děkuji.

To nevysedíte, to si nepromlčíte. Vy se prostě budete muset rozhodnout. Ale i vy, dámy a pánové, se budete muset rozhodnout. Není možné. Jestli si členové poslaneckého klubu sociální demokracie myslí, že ministr zdravotnictví byl obviněn neoprávněně, mají ho hájit, mají za ním stát a mají podpořit náš návrh a naši výzvu, aby premiér odvolal ministra financí. Pokud ovšem členové a členky poslaneckého klubu hnutí ANO jsou přesvědčeni, že pravdu má pan první místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš, tak logicky musí stát za ním, musí ho podporovat v tomto tvrzení i v následných krocích, které by měly přijít, a logicky musí podpořit náš návrh, aby premiér odvolal ministra zdravotnictví. Nic mezi tím. A není to jenom o něm, je to i o vás. Mně je smutno z toho, když mnohé úctyhodné osobnosti, které sedí ve vládních lavicích, se smály, když slyšely, že opozice na toto téma bude chtít mimořádnou schůzi. Vážně chtějí sociální demokraté podporovat tyto body, které navrhl ministr financí, který říká, že jejich ministr zdravotnictví krade a za to si staví rodinný dům na Čeladné nebo nějakou jinou nemovitost? Opravdu je to důležitější?

Možná tomu věří. On chce odvést pozornost.

A je to tady podruhé na této schůzi.

A zase to nebyl útok opozice. Zase to byly výroky pouze vládní koalice. My jsme dneska pustili TY informace na sociální sítě? Jsou to naše výroky, nebo výroky členů vašeho kabinetu? A není to tak, jak velmi často říká premiér: no to je ministr, který nepatří do mé politické strany. Premiér je jediný, kdo může navrhnout odvolání konkrétního ministra. Nikdo jiný. To je jenom doporučení Poslanecké sněmovny a rozhodnutí bude v rukou pana premiéra.